Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Třetí hlasování.

Kdo je proti? Děkuji vám. Poslední hlasování o změně procedury.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Pan zpravodaj.

Pan předseda Stanjura. Evidentně ty návrhy se liší.

Děkuji za vstřícnost.

Nyní tedy, pane zpravodaji, můžu dát hlasovat o navržené proceduře?

Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 21. Procedura byla schválena.

Děkuji. A nyní bychom měli hlasovat nejdříve o zamítnutí, případně legislativně technické úpravě.

Nedoporučil. Stanovisko ministerstva? Děkuji. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro zamítnutí. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. A jako další návrh byly legislativně technické.

Prosím stanovisko... nebo stanovisko asi nepřijal výbor, předpokládám. Ministerstvo má stanovisko... nebo asi také nemá. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tuto legislativně technickou úpravu. Kdo je proti?

Úpravu jsme tedy přijali a nyní prosím další skupinu.

Děkuji. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.